A vůbec bych předpokládal, že tento návrh, jakkoli se týká bytové problematiky, by měl mít jako garanční výbor výbor ústavněprávní. Problém nastává již v ustanovení druhého paragrafu předmětové předlohy, a sice zde se píše, že veřejně prospěšnou společností bytovou mohou být výhradně korporace, a to spolek, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, družstvo, bytové družstvo, sociální družstvo. To je zásadní koncepční změna a zásadní vnášení zmatení do soukromého práva.